A můžeme přemýšlet paralelně a společně.

To byl pan poslanec Kalousek.

A pak tam máme ještě jednu schůzi a o té budeme muset rozhodnout, ta je původně plánována na 10. hodinu a ta se týká situace v České poště a zřízení vyšetřovací komise.